Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 14. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 14. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a pořad schůze byl schválen.